Musím také připomenout, že ne vždy všechno probíhá, aspoň dle informací, které máme, dle statutu Ústředního krizového štábu.

Ráda bych ocenila také pomoc finanční, a moc to tady nezaznívá, která nám je poskytnuta Evropskou unií. A budeme dbát na to, aby byla transparentně využívána.

A prosím, abychom v rámci té komunikace zbytečně nepoškozovali naše vztahy s partnery, se kterými tvoříme jeden celek, a měli bychom se snažit i do budoucna jej posílit, nikoliv touto krizí oslabit.

A teď nemyslím jenom občanům. Teď myslím skutečně jednotlivým složkám, které jsou dnes v plné pohotovosti. Protože stále získáváme neblahé informace o tom, že starostové obcí je nedostávají úplně včas.

Myslím si, že to není jenom o informacích z hlediska zdravotního, ale dnes už i o ekonomických opatřeních pomoci, které se mohou lidé dočkat. Bylo by potřeba, aby skutečně k tomuto bylo zřízeno jedno jediné informační místo, protože to loví ze všech možných tiskových konferencí, z webů jednotlivých ministerstev a ta informovanost pak není dobrá. Myslím, že tohle je to nejmenší, co pro informovanost v tuto chvíli může stát udělat. Apelujeme neustále na to, aby se více testovalo, a chceme to zmínit i zde. Začíná docházet i materiál na testování.

Využívejte prosím více českých výrobců ať už ochranných prostředků, dezinfekcí a celé řady dalšího materiálu včetně právě testů. Dovolte mi ještě na závěr se vyjádřit k těm návrhům, které tady dnes projednáme.

Tato částka v tuto chvíli na tak dlouhou dobu, po kterou ji rodiče dětí budou muset pobírat, protože školy jsou zavřené, je prostě moc nízká.

Věřím tomu, že všichni chceme, aby nezaměstnaných přibývalo opravdu co nejméně. A my v tom vládu jednoznačně podporujeme a podpoříme.

Jedna věc, která však nekoresponduje s těmi slovy o nezneužití situace, je dle nás návrh, který zde máme řešit dnes a byl až opravdu za pět minut dvanáct představen, a ten se týká České národní banky. Svým charakterem tento zákon skutečně nepatří do stavu legislativní nouze. Myslíme si, že by opravdu neměla Česká národní banka nakupovat státní dluhopisy a bondy.

Ale s čím se smířit nemůžeme, je, že se ten zákon tady objevuje právě teď, právě v těchto okamžicích, v rámci legislativní nouze. Proto chci apelovat na vládu, abychom tento zákon opravdu dnes neprojednávali. Protože opravdu není důvod, abychom zrovna takto spěchali v takto zásadní věci. Prosím tedy, nezařazujte tento návrh, pokud chcete, aby celá ta debata dneska byla opravdu rychlá, abychom spěli k rychlým závěrům.

Děkujeme vám za to, jak si pomáháte, jak jste zodpovědní. Ale největší dík teď směřuje ke všem těm, kteří opravdu bojují v první linii. Často ještě stále bez ochranných pomůcek. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Já jenom krátkou poznámku. Já jsem to rozhodnutí neučinil.

Hezký dobrý den, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane předsedající, pane premiére, členky a členové vlády České republiky. Dovolte mi, prosím, abych na začátku svého proslovu poděkoval.

Ukázali to, že Češi jsou národem velmi činorodých lidí, kteří jsou schopni improvizovat, kteří jsou schopni řešit krizové situace a kteří jsou schopni v tu těžkou krizovou chvíli skutečně táhnout za jeden provaz. Dovolte mi, abych poděkoval zdravotníkům. Sám mám několik z nich ve své vlastní rodině a vím, že jsou to lidé, kteří teď na hraně vlastního rizika ohrožení vlastního zdraví věnují svoji energii daleko nad rámec svých pracovních povinností tomu, aby v České republice nezavládla panika, aby se lidé uzdravili, aby lidé měli jistotu toho, že jim má v té těžké chvíli kdo pomoci. Dovolte mi, abych poděkoval všem záchranářům, hasičům, policistům, abych poděkoval ale i prodavačkám, prodavačům, pošťákům, všem lidem, kteří jsou dennodenně nuceni být v bezprostředním kontaktu s lidmi.